Toto téma se totiž může týkat jakékoli obce, kde je evidováno potenciální naleziště zlata na našem území. Starostové se v zastoupení svých občanů průzkumu a těžbě zlata brání dlouhodobě. Stojí je to stovky hodin obětavé práce, které by jinak mohli věnovat správě svých obcí.

Navrhované usnesení není nijak dramatické. Mělo by pouze naplnit obecnou deklaraci zákonu průzkumu a těžby zlata z vládního programového prohlášení závazkem ke konkrétním krokům, tedy k promítnutí zákazu těžby zlata do surovinové politiky státu, a podnítit novelizaci horního zákona a souvisejících právních předpisů. Věřím, že návrh bude schválen napříč politickým spektrem, stejně jako tomu bylo na výboru pro životní prostředí. Děkuji vám za podporu a za pozornost. Děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kučeru.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí.

Na těch 40 tun zlata připadá zhruba 9 tisíc tun arzénu, který by na úpravně rud byl použit na získání právě tohoto daného množství zlata. Jaké riziko by zmiňovaný způsob těžby přinesl krajině v okolí Mokrska?

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokusil jsem se velmi stručně shrnout důvody, proč hlasovat pro přijetí tohoto usnesení, které doporučuje Sněmovně výbor pro životní prostředí. Důrazně odmítám hrozbu, kterou by tento devastující způsob těžby znamenal pro naše obce i pro naše životní prostředí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji příjemný podvečer. Dovolte, abych i já podpořil tento návrh kolegy Miloše Babiše.

A ve třetí části je vlastně ve hře novelizace horního zákona. Já tam spatřuji několik problémů. A pokud to nebude naplněno, tak ty společnosti si mohou stěžovat třeba u soudu. Ale nechci spekulovat. A myslím si, že také je ve hře provize státu, která tam byla.

Já v každém případě doporučuji také podpořit tento návrh.

Děkuji vám. Já děkuji panu poslanci. Dále zde mám faktickou pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Já jenom doplním své dva předřečníky. Jenom abyste si udělali představu.